Výbor nedoporučuje. Paní ministryně?

Také bylo zamítnuto. Nyní navrhuji přerušení projednávání tohoto tisku do projednávání novely o Ústavě Senátem. Ano, takový návrh je možný, protože stanoví lhůtu vztaženou k jinému tisku, tedy lhůtu lze spočítat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.